To jsem říkal v prvém čtení, říkám to v druhém čtení, říkám to ve všech rozhovorech, ve všech mediálních vystoupeních. Kdo chce, to pochopí, kdo nechce, tak to nepochopí. Vláda navrhla a bude se to v pátek projednávat stropy stanovit podle zdroje. Princip, který jsme zvolili, je cost plus, to znamená náklady plus přiměřený zisk. Se všemi klíčovými výrobci elektrické energie jsme trpělivě vedli mnoho týdnů na denní bázi expertní jednání, kdy oni dodávali podklady k tomu, abychom férově stanovili podle typu zdroje ty náklady, a to se stalo. Ale pořád platí to, co je v rozpočtu.

To není žádné žonglování, to je částka opřená o odborná stanoviska dvou sekcí Ministerstva financí. A jenom jsem řekl a na tom trvám, že ty parametry spolu souvisí. Když fiskálně zvýšíme význam jednoho opatření, fiskálně tím snížíme dopad druhého, význam druhého opatření, a naopak.

Tady odpadají při použití tohoto nástroje veškeré pochybnosti o údajné optimalizaci nákladů a optimalizaci daňové povinnosti.

Tento politický závazek vlády platí.

Pokud dojdeme k řešení, ke kterému se schyluje, je předpoklad, že kompenzace budou vyšší než 100 miliard, takže pokud bude vyšší výnos těchto dvou opatření, tak se to zase opět použije pouze na ty kompenzace.

Takže já té kritice vlastně nerozumím. Před třemi týdny: Určitě nevyberete sto miliard, dneska, když jsme zvolili fiskálně jistější řešení, najednou je problém, že: Vyberete určitě více. Přitom jsem říkal, že to bude součet a že je to konzervativní odhad. Rozsoudí nás čas. Můžeme se přít na konci listopadu, na začátku prosince, kolik to bude, ale zhruba za dvanáct měsíců budeme mít plnění minimálně prvních deseti měsíců toho odvodu a budeme vědět, zda ty odhady, ty kvalifikované, Ministerstva financí, se naplnily, zda byly realistické, pesimistické nebo optimistické. Já v tom žádný problém nevidím. A říkám, současně tady nehrozí já jsem říkal, že to není tak jednoduché, jak mnozí říkali, ani tomu nevěřím že by docházelo k nějaké daňové optimalizaci, jiné, než dochází standardně. Pokud je to všechno legální, tak je to v pořádku. To se dělo, děje a bude dít, v tom není žádná změna. To si myslím, že proti tomu nemůže nikdo protestovat.

Tento postup jsme zvolili, tento postup je v návrhu státního rozpočtu a tento postup a děkuji všem vládním poslancům schválí v prvém čtení. A tím pádem se vracím k tomu, že máme schváleny základní parametry toho rozpočtu. A myslím si, že řešení, které vláda navrhla Sněmovně, Senátu, je dobré. Věřím, že získá širší podporu než pouze vládních poslanců nebo vládních senátorů a umožní nám to najít zdroje na kompenzace vysokých cen energií pro všechny domácnosti, všechny samosprávy, jejich firmy, pro všechny, kteří poskytují veřejnou službu, ať už mají charakter soukromé, veřejnoprávní, státní organizace, a všem malým, středním podnikatelům.

Samozřejmě, cena energie v první řadě dopadala na firmy a na rodiny, domácnosti a tomu se vláda měla věnovat primárně.

A jak víme všichni, tak nám energie toto sportovní prostředí likvidují.